Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám zájem o úvodní slovo, mimo jiné proto, že tento návrh jsem předkládal jménem Občanské demokratické strany v dubnu minulého roku.

Tak považuji za užitečné, abych přece jenom připomenul, v čem je jeho podstata a proč chceme posílit nezávislost takzvané finanční rozvědky, tedy Finančního analytického útvaru, FAÚ, jak se říká ve zkratce, na Ministerstvu financí. Ta dlouhá doba, která uběhla od té chvíle, kdy jsme začali ten návrh projednávat, je samozřejmě negativní a nesvědčí příliš o vstřícnosti vůči návrhům opozice. Na druhé straně byla užitečná v tom, že možná mnozí z vás si více uvědomili, jak je ten návrh aktuální a jak moc ho potřebujeme.

Ale s růstem pravomoci těch kontrolních a bezpečnostních orgánů, s růstem pravomoci, který je sám o sobě někdy sporný, musí být také posilována kontrola těchto orgánů, musí být tedy posilována kontrola kontrolorů, protože demokracie nemůže dopustit, aby měl jednotlivec nebo nějaká skupina možnost kontrolní činnost využít ve svůj prospěch nebo ji zneužít proti druhým. Proto chceme posílit kontrolu nezávislosti FAÚ, Finančního analytického útvaru, na vedení Ministerstva vnitra. Přístup ke klíčovým informacím má samozřejmě ministr financí, pod jehož kontrolu útvar, který monitoruje dění a peněžní toky v české ekonomice a politice, spadá, a v tom může být dlouhodobě problém i proto, že současný ministr financí se svými aktivitami ocitá ve stálém permanentním střetu zájmů. A je to i další důvod, proč chceme, aby ředitele Finančního analytického útvaru jmenovala a odvolávala vláda jako kolektivní orgán, samozřejmě na návrh Ministerstva financí.

Přestože ten návrh má i aktuální rozměr a přestože může pomoci současnému ministru financí, aby nebyl v podezření z toho, že může zneužívat účelovým způsobem ty informace, které se mu dostávají, tak bych rád připomenul, že to není účelový návrh, že podobný návrh předkládala Občanská demokratická strana už v minulém období a že pouze vzhledem k pádu vlády a rozpuštění Sněmovny se ho nepodařilo projednat. Není to tedy poprvé, co se tím zabýváme. Proto vás, dámy a pánové, žádám o podporu našeho návrhu a žádám vás o to, abyste ho propustili do dalšího čtení. Děkuji panu poslanci Fialovi, zástupci navrhovatelů, a nyní poprosím pana zpravodaje o slovo. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, členové vlády, chtěl bych vás předně informovat o tom, že rozpočtový výbor 28. ledna tohoto roku svým usnesením číslo 189 ustanovil podvýbor pro státní aktiva, pasiva a činnost Finančního analytického útvaru. Já jsem tady hovořil, protože se nalézáme v přerušeném prvním čtení, tak když jsme projednávali minule to prvé čtení, tak jsem tady hovořil o tom, že tento podvýbor již v minulosti fungoval v rámci rozpočtového výboru, potom nebyl obnoven v dalším volebním období, a řekl jsem také, že si umím dobře představit fungování tohoto podvýboru v rámci rozpočtového výboru, právě i se zaměřením na činnost Finančního analytického útvaru. Já si myslím, že je zcela legitimní vést diskusi o působnosti, kompetencích tohoto útvaru, který má samozřejmě mimořádné kompetence. Mimořádné kompetence v tom, že působí také coby v podstatě nebo vykonává určitou zpravodajskou činnost v boji proti praní špinavých peněz.

Jenom ještě možná k doplnění. Tento podvýbor bude mít devět členů. Pět členů musí být tedy z rozpočtového výboru a čtyři členové nemusí být členy rozpočtového výboru. Samozřejmě zřízení toho podvýboru bylo dáno ve známost klubům poslaneckým, takže pokud samozřejmě je zájem účastnit se na tomto výboru, nikomu tím bráněno není, ani tím, že tedy není členem rozpočtového výboru.

Přivolám naše kolegy z předsálí. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, tak jak jej předložil pan poslanec Zdeněk Ondráček a pan poslanec Matěj Fichtner. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru? Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Končím první čtení tohoto návrhu zákona.